Zdůvodním, proč mám tento názor a proč se tak bedlivě zabývám tímto zákonem.

A konečně za třetí.

Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Já si dovolím krátce zareagovat na svého předřečníka pana poslance Zahradníka, který vyslovil jakési podivení nad chováním konzervativní strany. Pane poslanče Zahradníku prostřednictvím pana předsedajícího, ochrana životního prostředí je základní konzervativní hodnotou a my se k ochraně životního prostředí tímto jako konzervativní strana hlásíme. To, jaké zanecháme životní prostředí našim dětem, je, opakuji, silnou konzervativní hodnotou, nikoli levicovou, pravicovou ani žádnou jinou. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradník, po něm se připraví pan poslanec Adamec.

Děkuji. Další v pořadí pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

A neříkám to proto, že nechci chránit životní prostředí.

Na druhou stranu si myslím, že není vůbec strategické dávat teď zákaz těžby břidličných plynů do návrhu zákona, protože nikdy nevíme, kdy náhodou ten břidličný plyn budeme potřebovat, a také nevíme, jak se budou vyvíjet technologie do budoucna.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Laudát.

A že to děláme formou zákona tak další konzervativní hodnotou je respekt k zákonům. To určitě nemusím pány kolegy z ODS o tom moc poučovat, já věřím, že tuto konzervativní hodnotu s námi sdílejí.

Tam vidím tu levicově populistickou či aktivistickou metodu. Já jsem šel cestou konzervativní, tzn. návrhem zákona.